Já nic nemám proti plnění spojeneckých závazků a na přímou otázku na té bezpečnostní konferenci jsem řekl, že ty závazky, včetně finančních, máme plnit, dokud se nedohodneme na tom, že je máme změnit. A jestliže jsme tedy platným členem nějakého společenství, ať už Evropské unie, nebo NATO, a rozdíl tady je evidentní, tak máme ty závazky, které jsme přijali takovým vstupem, také plnit, anebo se je pokusit jako právoplatný člen měnit. Rozdíl je přeci zásadní.

Tenkrát ještě v Kyjevě taková konference probíhat mohla.

Já jsem na té bezpečnostní konferenci hovořil o tom, že bezpečnost v Evropě není zajištěna.

Velmi vážným! Já rozumím tomu, že většina lidí v této Sněmovně je přesvědčena, že to je jediné řešení, a budou pro to mít legitimní důvody strachu z toho, že může dojít k vojenskému posunu a že budou obsazeny pobaltské státy. Ale já ten strach tak nevnímám. Já jsem přesvědčen, že my nemůžeme žít v minulých schématech.

To opravdu jsme tak neschopní vnímat realitu?

My to nechceme? Ono to Estonsko, Lotyšsko, Litva nechce, abychom nebyli válčištěm, aby jejich území nemohlo být místem vojenských operací? Kolega Blažek řekl přeci ve svém krátkém projevu docela jasnou věc. My jsme přeci na křižovatce cest Evropy a sami se ubránit nemůžeme.

A to musí někdo zabezpečovat, ale NATO se tomu zatím vyhýbalo, nechtělo to řešit.